No dobře.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Naše vláda to schválila.

Takže tak. Tak s další faktickou pan ministr Stanjura. Já tu statistiku nemám.

Já jsem tady tím neargumentoval.

A nemusíme mít, nemusíme být první ani poslední podle mě.